Prostě svoboda slova podle vlády platí jen pro jimi povolená slova.

Více než polovina Čechů se podle tohoto průzkumu bojí otevřeně vyjádřit své názory a má pocit, že se vrací cenzura.

Mezi nejčastější důvody strachu z otevřeného vyjadřování respondentů patří obava z výpovědi či diskriminace v práci, šikana na internetu a narušení vztahů s přáteli a s kolegy. Více než dvě třetiny dotázaných se domnívají, že nepravdivé informace šíří především vládní politici. Téměř 60 % zařadilo mezi šiřitele dezinformací veřejnoprávní média.

Výsledky průzkumu rovněž naznačují rozpor mezi názorem veřejnosti a kroky, které podniká současná Fialova vláda v oblasti omezování svobody projevu a cenzury.

Tři pětiny respondentů uvedly, že se již s nějakou formou cenzury setkaly. Jde povětšinou o blokování či mazání profilů, příspěvků a dalších služeb na sociálních sítích, omezování dosahu příspěvků a podobně já osobně mám stejné zkušenosti z čehož vyplývá, že takzvaná digitální cenzura je opravdu velmi reálným problémem a že vedle stále drzejších státních, respektive vládních zásahů do svobody projevu zde existuje její silné omezování i ze strany privátních soukromých subjektů v čele s velkými digitálními platformami, které v naší zemi generují obrovské zisky a mimochodem neodvádějí žádné daně. Více než dvě třetiny občanů se tedy domnívají, že hlavním šiřitelem dezinformací v naší zemi je vláda Petra Fialy. A je na tom mnoho pravdy, stačí si pustit předvolební i nedávné výroky vládních představitelů o tom například, že v žádném případě nikdy nezvýší daně. Dámy a pánové, navrhuji zařadit tento bod pro jeho závažnost jako první bod programu této schůze.

Konkrétně se jedná o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií nejenom hnutí, jak je tomu nyní, což je náš dluh směrem k odstranění nedostatků platné podoby a úpravy zákona, která neřeší otázku veřejného šíření ideologií propagujících nenávist ke skupinám osob na základě jejich rasy, pohlaví, víry, národnosti či jiných společných charakteristik.